A otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného písemně, a když se dívám, ani z místa. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedající.

Znova se dívám do sálu, nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy. Tímto obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova, jestli je zájem. Není zájem. Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A za třetí bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Tak děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já vás odhlásím na žádost. Přihlaste se všichni svými registračními kartami.

Takže jako první budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s projednáváním tohoto bodu. Já děkuji paní senátorce, děkuji panu zpravodaji. Přistoupíme k dalšímu bodu. Já přečtu omluvy.

Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Kdo chce projednávat jiné věci, prosím, nechť tak činí v předsálí.